Jak už jsem říkal, příkladem je občanský zákoník a opravuje se to za pochodu dodnes. Dnes zažíváme opak. Chápu, že jde o rozpočet, jde o peníze.

Ale tady vidíme ty priority, jaké má vláda.

My v SPD chceme, aby se rodilo co nejvíce dětí řádným rodinám, které jsou přínosem naší společnosti a které dávají naději, že vychovají děti ke slušnosti a práci. Podpora takových rodin pak není žádný příspěvek, žádný dar, ale je to regulérní investice do budoucího zisku, který děti z takových rodin naší republice přinesou.

Trestáte ty, kteří nesedí doma, a pokud mohou, tak pracují. To je jaký signál? Že se vyplatí nic nedělat! Nastavení podpory rodin s dětmi by mělo být takové, že podpora patří jen těm, kdo pracují, těm, kdo mají pracovní minulost, a také těm, kdo jsou slušní a nejsou hrozbou ani obtíží pro své okolí. Pochopitelně si nedělám iluze, že pouhý příspěvek změní zásadně rozhodování právě těch zodpovědných a pracovitých. Chybí tu dostupné bydlení, a co si budeme povídat, i práce za dobré peníze, z nichž bez podpory uživí mámu na mateřské s dětmi a zaplatí nájem nebo hypotéku. Dámy a pánové, pokud budete chtít, vážená vládo a kolegové z vládní koalice, pokud budete chtít, můžete hlasovat pro náš pozměňovací návrh, aby nárok na zvýšenou rodičovskou měli všichni rodiče s dětmi do čtyř let. Ale pak neříkejte, že podporujete rodinu a slušné, pracovité občany. Na vašem hlasování uvidíme, jestli slova přejdou v činy. Děkuji za pozornost.

Takže chci poprosit, zvažte prosím E3, protože se to týká řady lidí, pro které ty 2 400 měsíčně, o které by dostali měsíčně navíc, znamenají, jestli mohou být s dítětem doma v těch prvních dvou letech, anebo jestli si musí prostě intenzivně přivydělávat. Nám to přijde škoda, když se zvedá celkový balík, celková částka, zároveň nezvednout i tento měsíční limit. A řeknu k tomu ještě jeden jednoduchý argument. Pokud je člověk totiž plně odkázaný na státní sociální podporu, tak už stejně dostává většinou typicky o něco víc, zhruba i když je rodič s jedním dítětem, tak i se započtením dávek na bydlení to bývá okolo 12 000 měsíčně.

Ty další věci už se tu probíraly dopodrobna. Jenom bych ráda zdůraznila, že návrh valorizace, který podpořili i další kolegové, a já jim za to děkuji, nemá v sobě zabudováno, že by se mohl opakovaně navyšovat.

A to je hrozně důležité, protože pak není nějaká motivace odkládat rodičovství.

Týkají se jiných norem, zejména zákoníku práce. Takže jenom apeluji na to, abychom byli spokojeni s tím systémem, jaký máme, a snažili se ho jen drobně vylepšovat třeba tím mechanismem automatické valorizace. Děkuji za pozornost. Návrh E3 velmi doporučuji vašemu zvážení zvýšení limitu na 10 tisíc měsíčně. Další v pořadí je paní poslankyně Golasowská, kterou nevidím. Je omluvena. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Chtěl bych říci, že bohužel se s paní ministryní práce a sociálních věcí v máločem shodneme.

A podporovali jsme ho i během vnitrokoaličních hádek o peníze.

Proto budeme podporovat širší a ministerstvem dříve preferovanou variantu pro rodiče všech dětí do čtyř let, kteří mohou rodičovskou ze zákona pobírat. Myslím si, že rozložení čerpání, a tedy i dočerpání celkové částky rodičovského příspěvku si rodiče volí sami, zákon jim to ostatně umožňuje, a v době, kdy se rozhodovali, mohli jen těžko předvídat, zda v budoucnosti budou, či nebudou mít nárok na dočerpání zvýšené částky.